Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem chtěla původně mluvit k něčemu jinému, teď tedy musím nejdříve vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, ke kolegyni Černochové.

I vám někdy se stane, že nepřesně použijete termín, který samozřejmě potom využije někdo jiný, kdo s vámi chce jít do určité polemiky.

A já jsem to vnímala tak, že šlo o to, že ani od nich nežádali vysvětlení, což je něco samozřejmě úplně jiného, než když jde potom o výslech obviněného. A pokud vím, a ještě jsem se o tom teď přesvědčila dotazem u pana poslance Babiše, tak ani jeho paní, ani jeho děti nikdy nepodávaly vysvětlení. Pokud se teď mýlím, tak bych poprosila pana poslance Babiše, aby mě opravil.

Prosím, pane poslanče, je to na vás. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, mrzí mě, že tady není kolega Zaorálek.

Šest hodin běží přímý přenos České televize. Přímý přenos České televize, aby občané této země se dozvěděli, že údajně pan předseda Babiš přepsal na děti majetek proto, aby se skryl.

Skutečně vidíte hmatatelný důsledek té investice.

A to jsem nečekal, že bude z té veřejnoprávní televize.

Já vám to ocituji, protože já jsem neměl možnost v průběhu živého vysílání naše občany s tímto mailem seznámit, protože byl jsem blokován. Byl jsem blokován, tak to je prostě.

Je to nečestné, je to nefér, ale na této půdě se tady už na čestnost a férovost nehraje.

Pojala mě hrůza, jaké právní nepřesnosti obsahují argumenty obžaloby.

Odpustím si další podrobnosti, protože to vše jen dokazuje, že se buď orgány činné v trestním řízení až trestuhodně mýlí, jinou alternativu snad ani nelze připustit. Já jsem v této věci interpeloval pana premiéra v červnu tohoto roku.

Tak se ptám, jak je možné, že v tomto případě se čeká, až policie vyšetří, a v kauze Šumanu Sněmovna jedná.

Já jsem to uvítal, protože v tom roce 2013 se bil jako lev za práva horníků. V průběhu těch devíti měsíců, kdy jsme tady projednávali kauzu OKD, nevystoupil ani jednou.